Došlo k velkému nabourání pochopení mezi generacemi a to považuji za nejhorší signál, který tito veřejní činitelé zaseli do společnosti. Petr Fiala a někteří jeho ministři se proslavili vysíláním signálu místo řešení.